Vážený nepřítomný pane ministře , na této schůzi Poslanecké sněmovny jsme se dostali jako k první vlaštovce, k první novele schváleného služebního zákona. Všichni asi víme, že v souvislosti s nutností řešit problémy v české diplomacii. Těch záležitostí, které se objevují velmi rychle po schválení služebního zákona a které ukazují na jeho problematičnost, je ovšem více. Jednou z takových důležitých věcí je upozornění ze strany předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost paní Dany Drábové, že praktická aplikace tohoto zákona vede k tomu, že se fakticky znemožňuje možnost postupné obnovy zaměstnanců tohoto úřadu na principu odbornosti. Že zkrátka důsledky toho zákona vedou k tomu, že se do výběrových řízení nikdo nehlásí, protože takové odborníky není možné adekvátně zaplatit. My jsme opakovaně upozorňovali na problém prostupnosti vůči akademické sféře i soukromé sféře. Já tuto interpelaci směřuji na vás, protože mě zajímá, zda v současné době na úrovni vlády České republiky probíhá nějaká první reflexe v důsledku schválené podoby služebního zákona, zda sama vláda připravuje v diskusích mezi jednotlivými resorty ve vyhodnocení podnětů tohoto typu nějakou novelizaci. Náš poslanecký klub podal několik pozměňovacích návrhů, kterými se snažíme ty první postřehy s platností služebního zákona řešit, a já očekávám, že jako obvykle zazní argumentace, že poslanecké pozměňovací návrhy jsou nesystémové, že je potřeba počkat na systémové řešení ze strany vlády. Proto už předem chci získat tu informaci, zda je taková argumentace relevantní, zda se na úrovni vlády nějaké takové vyhodnocení připravuje, abychom případně mohli argumentovat, že to není pravda, že náš postup je racionální a že naše návrhy představují tu příležitost, jak se dostat k urychlenému řešení. Bohužel skutečnost, že pan ministr není přítomen a lhůty, které souvisejí s odpověďmi na interpelace, můžou vést k tomu, že tuto odpověď, zda se na úrovni vlády na tomto pracuje, získám až v době, kdy mi bude takříkajíc k ničemu v souvislosti právě s tou naší iniciativou pozměňovacích návrhů, přesto bych byl rád, kdyby se pan ministr jako předseda Legislativní rady vlády vyjádřil, zda už taková nějaká činnost probíhá. Děkuji. Paní poslankyně Adamová stahuje svou interpelaci, takže slovo má pan poslanec Leoš Heger, který interpeluje pana ministra zdravotnictví. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, moje druhá interpelace na nepřítomného ministra zdravotnictví bude poměrně stručná a týká se zdravotního zajištění a zejména zdravotního pojištění cizinců.

Zdravotní výbor již několikrát vyzýval Ministerstvo zdravotnictví k řešení tohoto problému, který je zatím stále odsunován.

Také děkuji. Prosím pana poslance Šincla. Děkuji, pane předsedající.

Prosím paní poslankyni Olgu Havlovou, která bude interpelovat pana ministra spravedlnosti. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane ministře, po demonstraci 17. listopadu na Albertově v Praze jste zveřejnil vyjádření, že kdo podněcuje k nenávisti k některým náboženstvím, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, jak říká § 356 trestního zákona. Dále jste v rozhovoru k demonstraci tisíců občanů na Albertově řekl: Policie má ze zákona povinnost stíhat všechnu trestnou činnost, o které se dozví. A mám pocit, že policistů tam, myšleno na Albertově, bylo poměrně hodně. Pane ministře, na Albertově byli zástupci Úsvitu národní koalice, zástupci Bloku proti islámu s dalšími tisíci lidmi a žádné projevy nenávisti zde ani v nejmenším nezazněly.

Děkuji.

Vážené poslankyně, vážení poslanci. To byla odpověď na otázku, zda budu podávat nějaké trestní oznámení.

A všimněte si, že jsem se ani poté už k tomu nikdy nevyjádřil a nebudu se dále vyjadřovat z toho důvodu, že nechci, aby to vypadalo, že ministr spravedlnosti vytváří tlak na to, aby někdo byl nějak stíhaný. Já jsem v určité chvíli považoval za vhodné upozornit na to, že v trestním zákoníku máme nějaké ustanovení, protože jsem měl pocit, že začíná docházet k tomu, že veřejnost se blíží k jeho hraně, možná ji i překračuje a možná ani neví, že v trestním zákoníku takové ustanovení je. Takže to byla moje role a všechno ostatní je na někom úplně jiném a já s tím nemám nic společného a mít nebudu. Prosím, paní poslankyně.

A jako ministr byste neměl předjímat takové věci a měl byste si být ve věcech jistý.

Tak jsem si to dovolil k tomu doplnit. Děkuji.